Děkuji panu poslanci. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Dobré odpoledne, pane předsedající.

Děkuji paní poslankyni. Zcela jistě bude. Pokud se již nikdo k tomuto zákonu nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Pane ministře, chtěl jste ještě do rozpravy? Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych chtěl poděkovat všem vystupujícím za zájem o tuto problematiku, nicméně cítím povinnost trošku vysvětlit, o čem vlastně jednáme, protože některé informace, které zazněly, byly trochu nepřesné. Prosím pěkně, tento zákon není o rozdělování 14 mld. evropských peněz.

Má to pomoci především soukromému sektoru zlevnit budování vysokorychlostního internetu.

Prosím pana předsedu já i k němu mluvím...

Dokonce Evropská unie nám zakazuje dávat veřejné peníze tam, kde staví soukromý sektor, nebo tam, kde soukromý sektor něco vybudoval, což samozřejmě velmi komplikuje možnosti poskytování veřejných peněz. Jiný problém je v tom, že v tuto chvíli jsme ve fázi před vyhlašováním výzev, na základě kterých bude moci soukromý sektor získat ony soukromé peníze.

Já jsem ho musel předložit společně s Ministerstvem pro místní rozvoj a Českým telekomunikačním úřadem.

Jsem rád, že se nám podařilo dosáhnout dohody, která vůbec nebyla jednoduchá. Když jsme dosáhli věcné dohody, tak byla nejednoduchá debata s Legislativní radou vlády, protože v této problematice se prolíná právo soukromé a právo veřejné.

Mapa je samozřejmě vytvořena, není součástí tohoto zákona, ale je součástí národního plánu budování sítí nové generace, který schválila rovněž vláda v říjnu tohoto roku.

Ne náhodou pro tuto oblast byl vytvořen vládní zmocněnec. Musím říci, že to, co to znesnadňuje, je to, že po zrušení Ministerstva informatiky tyto kompetence byly rozděleny mezi několik resortů.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi za jeho závěrečné slovo. Pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo. Neeviduji žádný návrh na vrácení či zamítnutí předloženého návrhu. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému garančnímu výboru?

Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o přikázání tohoto návrhu k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu. Pan zpravodaj chce navrhnout přikázat tento návrh dalšímu výboru.

Děkuji. Má ještě někdo jiný návrh na přikázání dalšímu výboru? Jestliže ne, zahajuji hlasování o přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu a také výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Pan ministr Stropnický má náhradní kartu číslo 70. Děkuji. Tím končím projednávání tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.